Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo něco proti této proceduře? Pokud nikoliv, tak se můžeme pustit do hlasování.

Pardon, ještě stanoviska, ano.

Ještě jednou tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování.

Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Přijato.

Stanovisko paní ministryně?

Přijato.

Stanovisko paní ministryně?

Děkuji, takže neutrální.

Přijato.